Dále od té doby, co jsem v podstatě o tom mluvil naposled, už uplynula určitá doba, takže si myslím, že nezaškodí, abych některé věci zopakoval. Tedy za prvé, navrhuji vypuštění oprávnění ochránce podávat návrhy k Ústavnímu soudu.

To znamená ta veřejná žaloba.

Dál se jedná v bodu 3 zachování povinnosti ochránce prokazovat k podání žaloby závažný veřejný zájem.